Nyní pan kolega Zavadil. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Hezký dobrý večer, vážené dámy a vážení pánové.

Informace o situaci na Ministerstvu spravedlnosti.

To je jenom poznámka k tomu, co se tady všechno dneska odehrálo. Děkuji. Nyní zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Daniel Korte. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Myslím, že mohu velmi dobře navázat na to, co říkala paní kolegyně Rujbrová, která tady velmi podrobně popsala situaci. Musím říct, že velice lituji, že tady pan předseda vlády není, neboť se obávám, že o té situaci informován není.

Ale já bych se rád od pana premiéra dozvěděl to, co jsem se nedozvěděl od paní ministryně, ač jsme otázky kladli.

Z čehož jeden je takový, jako že není nikde. V jaké pozici, pane premiére, je nyní brigádní generál Petr Dohnal? Myslím si, že daňoví poplatníci by měli vědět, že plat generálního ředitele Vězeňské služby není malý. Jakým způsobem, pane premiére, chcete tuto situaci řešit? Neboť je evidentní, že paní ministryně spravedlnosti, která tuto situaci zavinila, není schopna tuto situaci řešit.

Já vám to prosím doložím.

Pane poslanče, nemusíte mluvit nahlas, já požádám Sněmovnu ještě o klid, abyste mohl dokončit svůj projev.

Děkuji pěkně, pane místopředsedo. Mohu snížit poněkud intenzitu svého hlasu. Začnu trošku zdánlivě zdálky a zdánlivě nesmyslně, ale dostaneme se k tomu. Jak patrně víte, jsem předseda komise pro kontrolu odposlechů atd., atd., komise zvané Velké ucho. Ve své kontrolní činnosti jsem zjistil, resp. pojal podezření, že § 88 trestního řádu, který v odst. 8 říká, že bylli na osobu nařízen odposlech a věc byla pravomocně ukončena, je povinen ten orgán, který řízení ukončil, tzn. policie, státní zástupce, soudce, osobě neprodleně, resp. v lhůtách, o kterých tento odstavec hovoří, to této osobě sdělit, aby si mohla stěžovat. I pojal jsem podezření, že tato povinnost není plněna. Toto podezření jsem pojal na základě toho, že toto ustanovení je v účinnosti zhruba čtyři roky a za ty čtyři roky si stěžovalo u Nejvyššího soudu pouze asi patnáct osob, tzn. tři až čtyři ročně, což je směšně málo.

A poslední věta je naprosto geniální nebo by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu, zdraví, života a svobod osob. Což je, upřímně řečeno, úplně všechno. I komise na toto téma pozvala zástupce ministerstev, kterých se to týká, tj. Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, a položila jednoduchou otázku: Vedete evidenci o těchto případech?

Tedy ministerstvo, příslušné ministerstvo, nekontroluje, zdali je plněna, respektována zákonná povinnost. Na základě tohoto poznání a na základě dohody prosím zdůrazňuji dohody se zástupci ministerstev, z Ministerstva vnitra tam byl policejní prezident in spe, tehdy ještě nikoli policejní prezident, pan Tuhý, z Ministerstva spravedlnosti tam kromě jiných, já si nepamatuji jména, ale toto jméno se nedá si nezapamatovat, ředitelka jakéhosi odboru jménem Ransdorfová... Tak tam už toho nechte!

Po čase jsem dostal od paní ministryně jako předseda komise dopis, který má jisté nedostatky na štábní kultuře, např. tam není datum, z něhož cituji: